Chtěl bych ale upozornit na to, že Český statistický úřad každoročně do konce října zveřejňuje statistiky o produkci, využití a odstranění odpadů za předcházející rok. Letos však žádná dosud zveřejněna nebyla, a to přesto, že podle edičního plánu zveřejněného být měla.

To mi přijde přinejmenším zvláštní a doufám, že to bude řádně vysvětleno. My jsme v rámci výboru pro životní prostředí přijali usnesení, kde do konce roku bychom snad měli získat nějaké věci, a chystám se také interpelovat ve čtvrtek pana ministra Brabce. Kdybych na konec své řeči měl říct, jak se k tomu stavíme: Senát doporučil některé pozměňovací návrhy, a ony by byly určitě i přínosné, ale my od začátku vnímáme, že celý oběhový balíček je málo ambiciózní. Já jsem tady o tom už řekl mnohé, všechno tady snad už zaznělo. A proto my nemůžeme podpořit, tak jak jsme stejně sněmovní verze nepodpořili, nepodpoříme ani senátní verze. Nemůžeme podpořit v podstatě to, co ministerstvo nachystalo, protože si myslíme, že je tam spoustu věcí, pozměňovací návrhy a jejich počet sto tomu jasně, jasně ukazuje, že ta legislativa není dobře připravená, a myslíme si, že by měla vypadat úplně jinak. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Budeme hledat způsob, jak ji co nejlépe recyklovat a zpětně využít. Těch možností je hodně a inspirací, jak to lze, je také hodně.

A pak bych ještě ráda promluvila o těch poplatcích za skládkování odpadu.

Takže si myslím, že to je velká, velká ztráta.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí STAN, které bylo již tedy zmíněno i na dnešní tiskové konferenci. Poslanci hnutí Starostové a nezávislí podpoří odpadové zákony ve znění předloženém Senátem.

O protiústavnosti tohoto návrhu jsem mluvila již při projednávání zákona zde ve Sněmovně. Paragraf se týká zpětného doměřování poplatku za ukládání odpadu na skládku v první fázi jejího provozu a zejména ruší povinnost tvořit finanční rezervu na rekultivaci skládky. Tím tedy bychom přicházeli i o dostatečné finanční prostředky právě na rekultivaci a uvedení do stavu zpět prostor, kde se skládkuje odpad. Co se týká účinnosti odpadových zákonů, dneska máme 1. prosince a zákony ještě neprošly svým legislativním procesem. Prováděcí předpisy jsou v mezirezortním připomínkovém řízení a jejich lhůta pro projednání mnohdy končí až 17. prosince. Do konce roku tedy nám zbývá pět pracovních dnů, aby byly zapracovány připomínky.

Projednávali jsme podmínky nové odpadové legislativy, prošli jsme i zde zmiňovaná přechodná ustanovení tohoto zákona. Bude tedy potřeba nastavit nová pravidla podle legislativy, a vytvořit tak prostor pro seznámení s nimi.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.